Ano, vy si totiž musíte věřit.

Je jenom otázka toho, jak to vydrží těch dva a půl roku ještě Česká republika.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Musím to ocenit, protože jsme se sešli proto, abychom se dozvěděli nějaké novinky, a musím říci, že vládní členové velmi hezky odvádějí pozornost. Takže to přesně tak je.

Myslím si, že jako zodpovědní lidé, a já chci věřit, že naše vláda je zodpovědná, máte toto spočítáno.

Protože to jsme vůbec ještě neslyšeli a to je velmi důležité pro ty lidi. Děkuji. Také děkuji. Pane ministře, prosím. Já se ještě vrátím k jedné původní, která se týkala těch ekonomických čísel, kdy se mě pan předseda Babiš ptal na to, jakým způsobem ta ztráta vznikla. Tak jenom krátké vysvětlení.

Za další, fixní náklady zůstaly, zůstal počet poboček, rostly náklady na energie, rostly náklady na veškeré výdaje spojené s provozem České pošty.

Co se zaměstnanců týče, 10 % zaměstnanců bude převedeno na pracovní místo s totožnou náplní. Myslím tím v rámci těch zavíraných poboček. 20 % zaměstnanců bude převedeno v rámci České pošty na jiné místo. S tím ovšem musí vyslovit logicky osobní souhlas.

Takže se samozřejmě s nimi počítá, připravují se rekvalifikační procesy. Finální číslo při struktuře poboček živých míst by mělo být 950 zaměstnanců. Také děkuji za dodržení času. Další s přihláškou je pan ministr Jurečka.

Děkuji, vážená paní předsedající.

Prosím pěkně, strašit tady, že toto propouštění bude znamenat nějaký zásadní dopad na nezaměstnanost a na to, že ti lidé by měli problém najít si práci na českém pracovním trhu, je mimo.

Dneska opět poptáváme více míst, než je nezaměstnaných.

Děkuji. Děkuji za slovo. Chtěla bych říct, pane ministře Víte Rakušane, ohledně doufám, že znáte, jak je to s dražbami. Pokud Česká pošta udělá dražbu a projeví zájem město, obec, tak by přednostně měly ten objekt dostat.

To, že jste se sešli, bylo velmi hezké, ale podle mého názoru jste se nikam neposunuli a nic jste nevyřešili.

Já bych chtěla především všem říct, že my kritizujeme ten proces, jakým způsobem to, pane ministře, děláte, to, že nekomunikujete, to, že jste to předně neprojednal.

Vy si myslíte, že když se to pak bude doručovat jiným způsobem, že to bude řádně?

Zhorší se, a velmi! Také děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Jurečka.